Já bych poprosil všechny.

Děkuji, pane předsedající. Já to ještě zopakuji: kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Stav legislativní nouze vyhlašuje předseda Sněmovny nebo předsedkyně Sněmovny, a to na návrh vlády. Podle jednacího řádu může být vyhlášen na určitou dobu.